12. Paní ministryně a pan zpravodaj jsou na svých místech.

V obecné rozpravě s faktickou poznámkou pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Právě proto, že tady jsme poprvé konfrontováni, byť to nevyčítám paní ministryni, ale její předchůdkyni, s neplněním a zásadním neplněním termínu, tak možná že by bylo docela dobré v tomto druhém čtení, kdyby tady zaznělo, kdy sem dorazí transpozice evropské směrnice. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy ještě vidím v obecné rozpravě pana kolegu Ludvíka Hovorku také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Vím ze zkušenosti a podání některých investorů, především starostů, že tato záležitost může být problém.

Neexistuje ovšem podle mého soudu žádný statistický údaj, kolik řízení bylo doposud zrušeno kvůli podání jedné nabídky, který by prokazoval pravdivost tvrzení v důvodové zprávě. Zároveň je v podstatě ponecháno na svévoli zadavatele, zda mu přijde jedna podaná nabídka vhodná, a novela nepřichází s žádným mechanismem porovnání, zda je skutečně jedna nabídka pro zadavatele výhodná a vhodná.

Děkuji.

Děkuji velmi panu kolegovi Birkemu i kolegyni Černochové za slova, která tady říkali z pozice starostů.

Myslíte si, že je primátor schopen se svým zastupitelstvem plánovat, že utratí takovouto sumu navíc? A já jenom konstatuji, že kdyby nebylo mostu, který byl postaven zvlášť a navíc, tak se do 20 % celé navýšení ceny tunelu Blanka vešlo. Velmi varuji před takovou sumou, která pro velké zakázky, a Praha nezná jiné než velké, znamená skutečně naprosto zničující sumu. Navíc každý takovýto prostor otevírá prostor velkým zadavatelům. Malí zadavatelé nebudou mít vůbec šanci soutěžit, protože ti velcí tu cenu podhodí tak významně, že se do toho malý zadavatel nikdy nebude moct vejít. Děkuji panu poslanci Svobodovi. Ještě faktická poznámka pana kolegy Laudáta a potom s přednostním právem k faktické poznámce paní ministryně Šlechtová. Já tady nechci dělat advokáta koalici, nicméně znovu říkám, pokud by býval někdo načetl, že se budou vícepráce a méněpráce eliminovat, tak jako naprostý souhlas s panem docentem. Nicméně to tam není, takže tady je problém a opravdu ta technická novela prostě předchůdkyně paní ministryně ji připravila mizerně. Já si nemůžu pomoct, zcela nedostatečně. A přitom slyšela těch asi deset bodů technická změna parametrů, kde nejvíc tlačí ty zakázky bota, neudělala to z nějakých důvodů, asi zřejmě tlaků nějakých nevládních organizací. Nicméně i tak podotýkám, že prostě budeme v Evropě dva státy, aspoň pokud mám věřit odborovým svazům, nebo kdo sem posílá ty dopisy, které budou mít nižší limity než těch padesát. A oni asi také mají prostě důvody, proč to říkají.

Děkuji. Nyní s přednostním právem paní ministryně Karla Šlechtová.

Určitě. Vážený pane předsedající, vážení kolegové, děkuji mnohokrát za všechny podněty, které zde zazněly, nicméně se domnívám, že jsme tady hodně míchali nový zákon a stávající novelu. Novelu jsem zdědila a v podstatě ta novela nemusela vůbec být a existovat, protože jsme se měli všichni koncentrovat na nový zákon.

Není to jen výmysl Ministerstva pro místní rozvoj. Já bych se jenom odkázala na některé věci. Otázka méně a víceprací. Tady bych si dovolila nesouhlasit, že mi někdo připravil špatnou novelu.